V současné situaci tam bohužel zůstává nekonzistence, která spočívá v tom, že není přesně upraven proces v Senátu to je pravda. Současně se plně aplikuje zákon o Sbírce zákonů, který například stanoví, že příprava legislativy probíhá v informačním systému podle toho zákona o Sbírce zákonů.

Do budoucna, co je potřeba ještě odpracovat, je, aby buď Senát sám, nebo případně ministerstvo v nějakém zrychleném režimu po konzultaci se Senátem předložilo návrh změnového zákona k jednacímu řádu Senátu. A je bez jakýchkoliv pochybností, že pokud bychom přistoupili na ten pozměňovací návrh Senátu, tak bychom to celé museli, tu elektronizaci, udělat znovu, protože si uvědomme naprosto základní fakt, že ten dodavatel informačního systému ten vysoutěžený informační systém musí programovat podle platné legislativy, a pokud aktuálně nemají žádnou platnou legislativu, nebo je to v nejistém režimu, kdy obrovský balík legislativy není jasné, jestli bude přijat, nebo nebude přijat, tak pořádně nelze zrealizovat ani tu veřejnou zakázku, případně by se musely potom dělat služby rozšířené podpory, aby se tam zahrnuly všechny ty změny, které vyplynou z legislativního procesu. Proto je naprosto správně, pokud dneska schválíme návrh zákona, tak jak ho schválila Poslanecká sněmovna, přehlasujeme Senát a odstartujeme tu elektronizaci legislativního procesu. Děkuji za podporu toho návrhu. Ještě než otevřeme rozpravu, tak se může vyjádřit také zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ondřej Profant, pokud má zájem. Žádný zájem nevidím, takže v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do ní je první přihlášen pan předseda Michálek. Jsem si toho vědom, ale faktickou poznámku mohu udělit, až někdo vystoupí v rozpravě. A potom bude faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátká poznámka k tomu, co se vlastně přihodilo v Senátu. V tomhle případě cituji doslova, to brutální ořezání ve výsledku ohrožuje funkčnost toho, co přijala Poslanecká sněmovna. Navíc z toho vypadávají dvě konkrétní opatření, pro která se tady podařilo najít průřezově shodu a která opravdu míří k tomu, že by právní řád v České republice byl přehlednější, byl jednodušší. A tohle je akcent, který znovu chci zdůraznit. Jak tabulka povinností, pro kterou mimochodem už ta eSbírka v zadání výběrového řízení, tak jak je připravilo Ministerstvo vnitra, na to pamatuje, aby to nezůstalo oslyšeno, aby se nakonec nemuselo dodatečně hledat i to technické řešení, tak ony dva dny, kdy mohou v České republice nabývat zákony účinnosti, to je inspirace ze světa, z mnoha zemí, kde to dobře funguje, a opravdu to přispívá k tomu, že česká veřejnost by pak měla větší jistotu, větší právní jistotu. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji. Teď jsou tu faktické poznámky v tomto pořadí: pan poslanec Václav Klaus, paní poslankyně Valachová. Já se omlouvám, paní poslankyně, před vámi je přihlášen ještě pan poslanec Klaus a pak jste na řadě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Paní poslankyně Valachová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já předesílám, že podpořím tu sněmovní vládní verzi, ale... Tak to v žádném případě není pravda. Senát sem poslal senátní návrh na změnu Ústavy, navrhuje potřebujeme šedesát dnů místo třiceti.

A také bych chtěla využít situace, protože jsem dnes jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu jednala o změnách Ústavy s prezidentem republiky, a co se týká prodloužení té lhůty z třiceti na šedesát dnů, tak jenom chci avizovat, že prezident republiky této změně Ústavy vyslovil podporu, nebo souhlas, chceteli.

Plénum o tom ještě nejednalo. Jednat určitě budeme. Děkuji.

To jsou konkrétní opatření, která opravdu přispívají k tomu, že budou zákony jednodušší, že budou jasnější, kdy nabývají účinnosti. Co se týče tabulky povinností, tak to je konkrétní pomoc všem, kteří se obtížně orientují v zákonech, a nakonec i velmi významná pomoc pro stát, aby věděl, co v těch zákonech vlastně všude je.

Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Tak pane Kupko prostřednictvím pana předsedajícího, když si berete do úst ředitele školy, oni jsou většinou svéprávní, oni dokážou přečíst ten zákon.

Žádná další písemná přihláška do rozpravy ani k faktické poznámce zde není. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nehlásí, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan senátor, pan ministr? Tak pan ministr. Já jenom možná, mně to připadá, že v té debatě zaznělo, myslím, že to byl poslanec Michálek, který řekl asi to úplně zásadní. A má dva roky, aby si případně upravil svůj jednací řád.